Nyní tedy na základě dohody poslaneckých klubů mám tady návrh, že je zájem o to hlasovat o vyřazení zbylých bodů, které jsme měli na programu schůze Poslanecké sněmovny. Já myslím, že nám nic nebrání, abychom k tomuto hlasování neprodleně přistoupili.